Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Já jsem chtěl říct jenom drobnost. Myslím si, že je známo, že věnuji dost pozornosti bezpečnosti, ale pokud začneme tu bezpečnost nadřazovat Ústavě, tak jsme s těmi teroristy prohráli. Pokud to chceme udělat tak, aby to bylo ústavně konformní, tak se ale napřed musíme bavit o změně Ústavy. A já jsem na tu Ústavu přísahal, takže ode mě nemůžete čekat, že něco takového podpořím. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já vítám, že návrh a částečně i návrh pana poslance Klučky posiluje bezpečností prvky v rámci migračního procesu. Určitě lze souhlasit s tím, že se musíme vyrovnat se situací, kdy se cizinec nedostavuje k výslechu, kdy nepředkládá originály dokladů, na tom máme bezpochyby trvat. Určitě máme mít dostatečné lhůty k projednání žádostí. Nesmíme být tlačeni tak, aby žádosti nebyly řádně projednány. Určitě máme podle mého názoru podporovat dobrovolné návraty u neúspěšných žadatelů o azyl. To jsou také návrhy pana kolegy Klučky. Z čeho však nesmíme ustoupit, je ústavní princip možnosti přezkoumat správní rozhodnutí. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že chceme žít v právním státě.

Toto je opravdu základní princip právního státu a já jsem přesvědčena, že z tohoto nesmíme ustupovat. A pak musím říct, že mi na návrhu vadí ještě jedna věc, a vadí mi hodně. A to je přístup této vlády k našim podnikatelům. V jaké jsme situaci? Statisíce lidí jsou na úřadech práce. Pobírají dávky a někteří z nich ještě pracují načerno. Tato vláda s tím neudělala vůbec nic. Vůbec nic. A dokonce ještě ta opatření, která předchozí pravicová vláda měla, tak zrušila. Možná to je populární pro vaše voliče.

Výsledkem je, že pouze jednotlivci vůbec nějakou práci přijmou. Naši podnikatelé opravdu v tuto chvíli hledají desetitisíce pracovních míst. To není řešení situace na trhu práce. Ještě pořád. A naši podnikatelé to opravdu potřebují. My nesmíme snižovat bezpečnostní laťky, i ty si musíme dobře prověřovat.

Opravdu, takovýmto způsobem to nejde. A spojovat Kvasiny a Plzeň s bezpečnostními problémy je myslím velmi nepatřičné.

Ano, my musíme posilovat bezpečnostní prvky v rámci migračního procesu, to je naprosto v pořádku. Ale na druhou stranu nesmíme porušit ústavní principy a nesmíme jít proti našim podnikatelům, protože obojí by se nám hrubě vymstilo. Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Máte slovo.

Takže děkuju. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jenom bych reagoval na paní kolegyni Langšádlovou, která teď zde hovořila třeba o automobilce.

Ať Polska, Rumunska, Bulharska, dokonce už i Maďarska. Ono by chtělo o této problematice něco více a hlouběji vědět. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Máte slovo.

Uplynuly dva roky. Já to připomínám jenom z toho důvodu, a děkuji panu poslanci Klučkovi za ty jeho pozměňovací návrhy, velice mu za to děkuji, připomínám to jenom z toho důvodu, že uplynuly dva roky a chtěla bych vědět, kolik sem za tu dobu přišlo těch, o kterých nevíme vůbec, ale vůbec nic. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Toto je současné ustanovení zákona, současně platné ustanovení zákona.